To znamená, ať si vezmu jakoukoliv teorii těch, kteří mluvili o svobodě, tak vždycky tam platilo to, že vy jste svobodní pouze za předpokladu, že neohrožujete svým konáním toho druhého.

A mně prostě nesmírně vadí to, že my potřebujeme jako stát vyžadovat, aby všichni respektovali opatření, která přijímáme, a vadí mi to, že v této Sněmovně si někdo dovoluje pro všechny občany ukazovat, že on na ta opatření kašle a že kašle na to, že ohrožuje ty, kteří se kolem něho pohybují. To je prostě něco, co mi nesmírně vadí, a já konečně si říkám, že to musím říci. Mně tohle připadá, že je absolutně špatný příklad. A kdyby to šlo, tak udělám všechno pro to, aby tento příklad ve Sněmovně nikdo nedával, protože tím se vlastně ruší i autorita státu, tím se vlastně zpochybňuje i autorita toho, co říká Sněmovna, co říká vláda. A opakuji: Neexistuje žádná teorie, která by ospravedlňovala to, že vy svým chováním ohrožujete ty, kteří jsou kolem vás. A já bych si přál, kdybychom tohle dokázali změnit. A jsem přesvědčen, že to vadí i lidem, kteří se na tu Sněmovnu dívají.

Za prvé, s tím, co říkal pan ministr zahraničí, naprosto souhlasím.

Jinými slovy, vláda jednala nezákonně, protiústavně, zvolila postup, který zákonný není.